Děkuji. Máte slovo. Takže já si ho třeba k lékaři přinesu, protože dneska to není žádným způsobem sdíleno. Ale co stále považuji za důležitou otázku na pana ministra, jestli bych mohl, je, kdy tam tedy budou ty zbylé léky?

Pokračujeme ve faktických poznámkách. Pan poslanec Kasal. Prosím, máte slovo. Tam si musíte také uvědomit, že jde o právní důsledky. Tady hovoříte o tom právu, a já ho nezpochybňuji, že kdokoliv může z toho systému vystoupit. Ale ten lékař, který to bude používat, tak je otázka toho... nebo resp. ten pacient, který to nebude chtít používat, tak je otázka i nějakých právních důsledků, protože to právo má, ale ve chvíli, kdy dojde k té alergické reakci, protože neřekne, jak to je, kdo za to bude zodpovídat? Ten lékař? Nebo ten pacient, že nebyl v tom systému? A měl tu možnost. Po něm pan předseda Bartoš, po něm pan ministr Vojtěch. Prosím, máte slovo. To je právě ta otázka. Tak samozřejmě vy jí můžete doporučit, aby zůstala v tom systému, nebo aby vystoupila. Tohle může udělat každý občan této republiky. V předchozím příspěvku, nebo pana doktora Kasala, bylo řečeno, že v souvislosti s lékovými interakcemi umírá 400 lidí ročně.

A tak to prostě je.

Může mu to zachránit život. O tom vás nebudu přesvědčovat. Zrovna jako nerozumím já tomu IT, tak prosím v tuhletu chvíli akceptujte odborníky. Pan předseda Bartoš, faktická poznámka.

Když to byl lékař, ke kterému chodíte, tak on ty záznamy má nějakým způsobem vyplněné. Já tento argument moc neberu. Ale já jsem chtěl říct ještě jednu věc. Prostě to... Česká republika, kde informace lítají různě vzduchem a všechno je provázáno přes rodné číslo, je sama o sobě dosti nepříjemným, a politici to vědí obzvlášť, co na vás kde někde vypadne z nějaké databáze.

Můžete mít skutečně nějaký problém, který fakt nechcete, aby kdokoliv jiný než váš lékař o tom věděl a řešil to s vámi.

Kdy to je ten vztah ten lékař a ten pacient.

Je vysoké a přijde mi, že ten explicitní optin do systému toto výrazně narušuje, a proto já s ním nesouhlasím. Budou pokračovat faktické poznámky.

Na řadě je pan ministr Vojtěch. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pár poznámek.

Každý, kdo čerpá hrazenou péči v České republice, jeho data jsou někde uchovávána, protože jinak by tu péči nešlo hradit.

Nikoliv každým lékařem, nikoliv každým lékárníkem. Pouze tam, kde skutečně je vztah mezi tím pacientem a tím lékařem.

Nedáváte. To je takto ze zákona.

Ty informace uvidí pouze ti lékaři a ti lékárníci, nikdo jiný.

Takže myslím si, že... A paní poslankyně Adámková faktická poznámka. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Na pana předsedu Bartoše prostřednictvím pana předsedajícího. Absolutně neadoruji anglický systém zdravotnictví, podotýkám.

A je to tam dokonce tak, že protože všichni vidí všechno v tomto případě, byť trošku v jiném systému, když ten pacient zcela neakceptuje doporučenou léčbu z minulé kontroly, tak si další kontrolu hradí kompletně sám.

Musím říci, že zákonem je to samozřejmě ochráněno a do té může nahlížet pouze lékař, který vám poskytuje péči.

Takže opravdu ta ochrana se tam snaží býti ad maximum. Po něm pan poslanec Brázdil.